Zcela skandální je, že s německým ministrem zahraničí jednal pouhý den předem, tedy 1. července, tento měsíc, před týdnem, český ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. A u nás není z tohoto jednání zveřejněn žádný odmítavý výstup z tohoto jednání. Já pro jistotu přečtu text té interpelace a odpověď německého ministra, bylo to v přímém přenosu, nebyla to písemná interpelace, byla ústní. Je to celkem krátké.